Velmi krátce. Ten konkrétní index není počítán tak, že by a priori ovlivnil to rizikové skóre, tak jak tomu není ani ve většině jiných zemí, které hodnotí svá rizika většinou dokonce pouze takzvaným expertním názorem. Obecně jenom řeknu, že prioritou je zdraví, po zdraví je ekonomika a potom jakési obecné blaho, kam patří i tyto aktivity. Takže v tomto systému postupujeme.

Děkuji.

Děkuji za slovo. Chtěla bych úvodem poděkovat panu ministrovi, že sem dochází. Takže díky za to. Tohle vše jsem vám poslala i v přípravě na tuto interpelaci. Nám bohužel v té strategii, když jsme ji četli podrobně, chyběly odborné zdroje, chybělo nám tam nějaké zohlednění těch rozdílných biologických vlastností jednotlivých vakcín. Stejně tak nás zajímá, jakým způsobem byly definovány ty jednotlivé indikační skupiny a jejich prioritizace.

Stejně tak jde o to, že u těch indikačních skupin je potřeba znát jejich velikost. Jde o to, kolik lidí v té konkrétní skupině zhruba je. To by nám také přišlo nutné specifikovat.

Takže se ptáme, jak vlastně hodláte tu komunikaci vést, když je potřeba vysvětlovat proč a kdo spadá do prioritních skupin a která očkovací látka se bude u koho používat. Poprosím pana ministra o odpověď. Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, paní poslankyně. Ministerstvo zdravotnictví připravilo tu obecnou verzi očkovací strategie, to je ten dokument, který jste měla k dispozici na počátku prosince, kdy byla schválena vládou, a ta strategie je předložena tak, aby reflektovala ty nejaktuálnější požadavky a informace před zahájením vakcinace, zejména před dobou, kdy bude více známo o tom, kdy a jak budou distribuovány další vakcíny.

Je to látka, kterou se očkuje už ve světě v některých dalších zemích. A tam je definována přesně síť konkrétně 29 očkovacích center, která jsou k dispozici, jsou nadefinována a je tam počítáno se dvěma velkokapacitními centry, která budou nicméně aktivována podle dodávek nejspíše až po měsíci březnu, ne proto, že by to nebylo možné dřív, ale protože to dřív nebude potřeba. Pro vaši informaci, je zklamáním nás i všech ostatních evropských zemí, že dodávky těch vakcín, včetně vakcíny Pfizer, nebudou tak rychlé, jak se původně předpokládalo. Nakonec je to desítka tisíc. Ale ono to bude dokompenzováno v průběhu prvních dvou až tří měsíců toho dalšího roku.

To znamená, my jsme využili vlastně všechny ty kapacity, které jsme mohli dostat.

Ta bude schopna obsloužit denně přes 13 tisíc pacientů a toto množství odpovídá dávkám, které budou do České republiky dodávány. Pro ostatní vakcíny, které potom mají příznivější požadavky na teplotní řetězec, bude klíčová i páteřní síť praktických lékařů, kde počítáme s více než 5 tisíci praktických lékařů. Mimo jiné třeba svoji pomoc při vakcinaci nabídli i praktičtí lékaři pro děti a dorost, kteří sami očkovat nebudou. Tato síť společně s dalšími zdravotnickými zařízeními a očkovacími centry zajistí, že v České republice bude moci být včas naočkován každý, kdo bude mít zájem, v kontextu těch dodávek, tak jak jsou plánovány. Otázka indikačních skupin je řešena ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami a ÚZIS.

Potom u té strategie komunikace.

Lidé si budou jistě dohledávat řadu informací. Já bych si přála, abyste co nejvíce relevantních informací nabídli.